Děkuji.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A pouze říkám to, že už v roce 2012 bylo řečeno: hledejte řešení, aby se z té smlouvy dalo vystoupit a hledala se soutěž. Chcete mi říct, že Ministerstvo dopravy nenalezlo za čtyři roky řešení soutěže předání mýtného systému přechodného období?

Prosím máte slovo. Už jsme tady mnohokrát slyšeli, pan ministr Ťok se omluvil. Nicméně nerozumím tomu, proč vládní koalice nepožádala o to, nebo pan ministr nepožádal o přeřazení toho bodu na jiný termín. Myslím, že Sněmovna zatím vždy vyhověla, když dopředu věděl, že tady nemohl být. Nebudu se ptát na to výběrové řízení na mýto jako takové. Ale mám tady otázky, které mě zajímají jako politika, a předpokládám, že pan předseda Faltýnek bude ochoten a schopen mi, a bezpochyby bez jakékoliv přípravy, odpovědět.

Jak se s ním seznámil, kdo je seznámil, zda společně někdy řešili nějaké zakázky i jiné než tuto.

Co bylo obsahem těchto schůzek. Zda o nich věděl pan premiér.

Zda se znají. Zda společně někdy řešili nějaké obchodní věci. Považuji celou tuto kauzu za mimořádně závažnou a věřím, že mi pan předseda Faltýnek odpoví. Děkuji, paní poslankyně. Budou následovat dvě faktické poznámky. Prosím máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se tedy opravdu divím, proč se hnutí ANO tolik brání tomu vysvětlení, proč sem nechce pozvat pana ministra.